Já vás nejprve všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Přihlášeno je 108 poslankyň a poslanců, pro 31, proti 71. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy pokračovat faktickou poznámkou pana ministra spravedlnosti. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chci také poděkovat panu poslanci Vondráčkovi, že skutečně přešel k věcné diskusi a téměř všechno, co jsem tady chtěl říci k navrženým úkolům pro vládu, už řekl za mě.

Já se omlouvám, pane ministře. Vy říkáte velmi závažné věci a Sněmovna vás zjevně nemůže slyšet. Poprosím kolegy nalevo i napravo o ztišení a vás poprosím, abyste pokračoval. Děkuji.

Vláda na to těžko může reagovat jinak, než že takový návrh předloží, ale jak to má udělat, jeli přesvědčena o jeho neústavnosti a možná i nesprávnosti. Takže vás velice nabádám, abyste pečlivě zvážili, zda doprovodná usnesení přijmout, protože si myslím, že by skutečně to byla chyba. Děkuji. Pan poslanec Vondráček. Jeho faktická poznámka. Prosím, pane místopředsedo. On to pan ministr už stihl říct. Mám životní zkušenost, že naprostá většina konfliktů mezi mužem a ženou je způsobena nedostatkem komunikace.

My si asi nerozumíme s panem poslancem Blažkem.

To znamená paragrafované znění.

Třeba nalezneme společnou komunikaci, třeba se to podaří i v naší vládě před rozvodem, jak to tady slyším. Děkuji panu místopředsedovi. Pan předseda Stanjura a jeho faktická poznámka.

Musím říct, že už mi trošku chyběl, už jsem to neříkal asi tři roky.

Určitě meritorně i procedurálně myslíte, abychom jednali a hlasovali. To je návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy, procedurální návrh. Zahajuji hlasování o tomto procedurálním návrhu. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Můžeme přejít dál. To byly zatím veškeré faktické poznámky i přednostní práva. Slovo má v obecné rozpravě řádně přihlášený pan poslanec Jiří Štětina. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Dobrý podvečer. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, možná si říkáte, proč zde hovořím. Já nepatřím k poslancům, kteří všemu rozumí, kteří hovoří do zemědělství, zdravotnictví, lesnictví, životního prostředí, vnitra, ale patřím k těm, kteří využívají své zkušenosti, které měli za svůj hodně dlouhý život.

To je úplně jedno.

Je to nechutné. Je to urážející a myslím si, že si to nezasloužíme ani my, kteří jsme šli do politiky pro to, abychom zabránili korupci, klientelismu a všemu, co tady minimálně za dvacet let bylo, a že se nám to nepodařilo, je jednou jisté. Čili si myslím, že bychom se i vůči občanům této země měli chovat slušně a korektně.

A když srovnávám, co jsme dělali ve vyšetřovací komisi Opencard a dneska, tak si myslím, že tenkrát to všechno proběhlo naprosto slušně a korektně a dneska jsme jaksi tam, kde jsem být nechtěl. Bod č. 1 historie reformy Policie České republiky.

Byl jsem členem výboru pro obranu a bezpečnost, tenkrát byl společný, byl jsem dokonce i členem takzvaného podvýboru pro reformu policie a k tomu se chci malinko zmínit. Samozřejmě vím moc dobře, že reformu policie musí dělat policejní prezident a ministr vnitra, o tom žádná.

Já jsem u toho byl, já jsem to viděl, byl jsem toho svědkem.